Stanovisko ministra? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Tak a jsme u největšího balíku pozměňovacích návrhů kolegyně Pekarové Adamové. Nejprve bychom hlasovali Tak já vás prosím o klid v jednacím sále, abychom slyšeli, co říká pan zpravodaj.

U obnovy lesních porostů se doplňují ekologicky a klimaticky.